Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji, paní předsedající.

Ty se týkají zejména umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků. Děkuji za pozornost. Já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Roman Kubíček. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Je nezbytné posilovat atraktivitu doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků. I já děkuji.